Za pár dní jsme pak byli svědky prohlášení pana ministra, že naopak v rozpočtu peníze na valorizace důchodů jsou, a to dokonce i kdyby byly vyplaceny tak, jak mají být, tedy navýšením zásluhové složky penzí o 11,5 %.

Nicméně tato vláda, stejně tak jako vlády předcházející, které tvořily schodky státního rozpočtu, což jsou velké proinflační tlaky, měla s inflací začít bojovat, a bohužel bojovala a nebojovala dostatečně silně, a proto samozřejmě dochází k té valorizaci důchodů. Když pominu nespočet předpovědí renomovaných ekonomických analytiků a skutečnost, že dvouciferná meziroční inflace tu byla po celý loňský rok a že nebyl jediný důvod se domnívat, že mávnutím kouzelného proutku dojde ke zvratu tohoto trendu, zejména když pro to vláda vůbec nic nedělala, byla tu přece další podstatná skutečnost vládní zavedení nesmyslně vysokých cenových stropů na elektřinu a plyn.

Je tu i další pádný argument a tím je prognóza České národní banky ze 4. srpna loňského roku. Zejména jde o předpověď výhledu a vývoje inflace.

Tyto informace jste tedy měli před začátkem srpna. To vás tolik zaskočil ten rozdíl jednoho procenta? To myslíte vážně? Děláte si z občanů srandu když už nepoužiji ostřejší výraz? A nikdo by se asi na mě za to nemohl zlobit. A co říká další oficiální zpráva České národní banky ze začátku loňského listopadu?